Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já budu velmi stručný vzhledem k tomu, že ani na výboru ani ve druhém čtení v podstatě nezazněly žádné výhrady ani pozměňovací návrhy, takže tady nebudu rekapitulovat celý návrh zákona.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s postupem hlasování. V rámci projednávání ve druhém čtení nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh a nebylo tomu tak ani během projednávání výborem pro obranu, proto nás čeká hlasování o novele tohoto zákona v podobě, kterou nám předložila vláda. Já vás jen pro pořádek seznámím s usnesením garančního výboru pro obranu.